Návrh byl zamítnut.

Hlasování s pořadovým číslem 49, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro návrh bylo 83, proti 96. Návrh byl zamítnut.

Hlasování číslo 50, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro bylo 85, proti 95. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování.

Hlasování s pořadovým číslem 51, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro bylo 86, proti 97. Návrh byl zamítnut.

Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování s pořadovým číslem 52, bylo přihlášeno 183 poslanců, pro bylo 100, proti 21. Tento návrh byl přijat.

Hlasování s pořadovým číslem 53, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 83, proti 99. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Hlasování s pořadovým číslem 55, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro bylo 84, proti 95. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Já zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Já zahajuji hlasování.

Hlasování s pořadovým číslem 60, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 85, proti 91. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Hlasování s pořadovým číslem 62, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 83, proti 91. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?